Opětovně prosím pana předsedu Kolovratníka. Je to opět nová volba, první kolo.

Sněmovna zde postupuje standardním způsobem, a to tak, že předseda předsedkyně Sněmovny vyhlašuje veřejnou lhůtu pro podání návrhu. Návrhy poté projednává volební výbor a také v souladu se zákonem o Českém rozhlasu musí zúžit počet nominací na trojnásobek počtu neobsazených míst. Zúžil celkem devět nominací na tři finalisty a ty promítl do usnesení číslo 37, které následně postoupil volební komisi.

Volební komise, protože ve zvláštním zákoně to stanoveno není, i zde navrhuje volbu tajnou dvoukolovou.

Nyní prosím o otevření rozpravy, poté hlasování o tajné volbě. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádného přihlášeného, rozpravu tedy končím.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat, budeme volit tajně. Přerušuji tento bod pro provedení volby.